Děkuji za slovo. Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila a současně se přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Pozemkové úpravy řeší komplexně vodní i větrnou erozi v krajině, protipovodňová opatření, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině, cestní síť, zpřístupnění pozemků a prostupnost krajiny, územní systémy ekologické stability, výsadbu zeleně. Na to navazují realizační projekty v pozemkových úpravách, které jsou bezprostředně vázány na čerpání evropských dotací. Pro pozemkové úpravy je ze státního rozpočtu dlouhodobě přidělován stejný objem finančních prostředků, který tímto chceme navýšit. V případě pozemkových úprav se tedy jedná o prvek, který přispívá k ochraně životního prostředí a k jeho zlepšování, tudíž tedy slouží zájmům přírody, a proto navrhujeme přesun těchto finančních prostředků právě z kapitoly Ministerstva životního prostředí.

Český venkov obsahuje řadu památkově hodnotných staveb, které nejsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami podle zákona o státní památkové péči. Jsou to takzvané neprohlášené památky.

V minulém programovém období Evropské unie byly vyčleněny finance na opravy těchto staveb prostřednictvím evropské dotace v rámci Programu rozvoje venkova.

Toto snížení finančních prostředků vyústilo v prohlášení, že tento dotační program se od příštího roku zruší. Z výše uvedených důvodů tedy navrhujeme zvýšit alokaci dotačního titulu 129D66 údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Já také děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý podvečer, dámy a pánové.

Já jsem v této věci nedávno interpeloval pana ministra Tomana a v odpovědi na moji interpelaci zazněla podle mého názoru alarmující skutečnost, že sice zůstane ten dotační program v rámci Ministerstva zemědělství zachován, ale že jeho alokace se bude pohybovat v řádech několika desítek milionů korun.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo kultury nijak nenavýšilo prostředky na památkovou péči, respektive to navýšení bylo v řádu několika málo desítek milionů korun, a Ministerstvo zemědělství tento dotační program fakticky úplně škrtlo, tak čelíme situaci, kdy na obnovu památkově hodnotných objektů, takto bych to pojmenoval souhrnně, by měly od příštího roku finanční prostředky ze státního rozpočtu být dramaticky menší.

Děkuji za slovo.

Jedná se také o péči o přírodu a krajinu.

To jsou finance, které jsou nutné pro péči o chráněná území, která nejsou chráněná na úrovni národní kategorie.

Jsou to drobné prostředky, ale skutečně v této kapitole teď chybí 50 mil. korun a ty moje dva pozměňovací návrhy mají ambici to řešit. Já také děkuji. Prosím, pane poslanče. Já si to troufnu, když kolega Vácha si to troufl taky. Čert musí být v parlamentu. A teď bych postoupil ke svým pozměňovacím návrhům, nebo návrhům k rozpočtu.

Tato agentura se zabývá především aplikovaným zdravotnickým výzkumem.

Nicméně je potřeba podpořit i mladé lékaře, kteří žádají o výzkumné projekty. A Agentura pro zdravotnický výzkum nemá samostatný zákon.

Pokud budeme mít větší počet studentů na lékařských fakultách, budeme potřebovat větší počet učitelů, větší počet školitelů.